Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé dotační programy směřuje do odvětví živočišné výroby, zde v celkové částce 1 880 000 000 korun, do odvětví rostlinné výroby 305 milionů korun, do potravinářství 317 milionů korun a na ostatní aktivity 198 milionů korun.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů 22. listopadu tohoto roku na své 15. schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 84 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit.

Děkuji za pozornost. Také vám děkuji, pane ministře.

Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.